Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi uvést vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Návrh zákona provádí změny ve zhruba 250 různých zákonech.

V návrhu zákona je konkrétně obsaženo převedení převážné většiny skutkových podstat přestupků ze stávajícího zákona o přestupcích, které budou nabytím účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zrušeny, do zákonů obsahujících právní úpravu povinností, jejichž porušení je znakem převáděných přestupků. V této souvislosti se navrhuje upravit příslušnost k vydávání příkazu na místě v zákonech, kam budou tyto přestupky převedeny.

Návrh zákona upravuje též způsob doručování ve státním řízení takzvanou hybridní poštou. Služba hybridní pošty by měla být poskytována kontaktními místy veřejné správy ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Vztah mezi orgánem veřejné moci jakožto odesilatelem písemnosti a kontaktním místem veřejné správy bude založen takzvanou veřejnoprávní smlouvou. Navrhovaná úprava si klade za cíl vytvořit podmínky pro zefektivnění procesů odesílání písemností od orgánů veřejné moci, které budou moci využít jediný kanál pro odesílání písemností, ať už elektronických, nebo těch, které mají být vytištěny, a zároveň vytvořit prostor pro úsporu veřejných prostředků. Tento návrh je v souladu s trendem modernizace a s trendem posilování služeb v rámci eGovernmentu.

Tato úprava je splněním vládního úkolu, jehož cílem bylo upravit nakládání s utajovanými informacemi zejména s ohledem na ochranu informačních zdrojů Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky, jejichž výstupy slouží jako podklady pro vydávání správního nebo soudního rozhodnutí. Děkuji za pozornost. Máte slovo, pane poslanče.

Prosím tedy o strpení, než dám kolegovi Bendovi slovo.

Pane ministře, my jsme vás řádně omluvili.